To znamená, to, cítit lásku k České republice a mít rád svoji zemi, vůbec neznamená, že je člověkem a to, že chceme, že zastáváme politiku jednání a spolupráce, a samozřejmě odsoudili jsme válku, ostatně jako všichni, tak to vůbec neznamená, že je někdo proruský nebo proputinovský.

Mimochodem, já tam mám citáty.

Právě proto jsou tam také desítky, nebo řada citátů, znovu říkám, představitelů Evropské unie, také s nimi zásadně nesouhlasím, a jsou tam citáty takové, anebo makové. Takž tohleto je jedna věc. Takže vůbec nechápu, o čem to tady mluvíte. Vy to asi děláte, vy máte času dost, já na to opravdu čas nemám. Ale v podstatě oni to dokázat nemůžou, protože jsem nic takového neudělal. A že na politickém profilu poukazuji na různé citáty tak nebo onak a že se to potom vyvíjí, že můžou nastat různé změny s věcmi, s kterými potom nesouhlasíme, tak to je přece normální vývoj. Doufám, že jsme tady odsoudili válku na Ukrajině úplně všichni, a myslím, že je to úplně jasné. Dál.

Tak já nevím, o čem to tady je zase.

To je rozdílný postoj.

Ale na to vám opravdu ani veřejnost už neskočí.

To jsou přesně tyto praktiky, které tady má vládní pětikoalice, ale to přece není vůbec pravda.

Já myslím, že to od lidovců je opravdu velké chucpe.

Protože je to váš kamarád.

A to je ministr vnitra?